Požádal jsem o stanovisko Ministerstvo kultury tady v této záležitosti. Ministerstvo kultury prošetřilo ten podnět, který byl podán jak u Ministerstva kultury, tak taky u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podnět podalo Sdružení místních samospráv. Pokud jde o posouzení toho podnětu na úrovni Ministerstva kultury, Ministerstvo kultury bohužel muselo konstatovat, že to sdružení, které si stěžovalo, Sdružení místních samospráv, plně nevyužilo všech možností, které mělo z hlediska stávajícího autorského zákona. Sdružení se mohlo přihlásit u kolektivního správce. Ten kolektivní správce by pak byl povinen vyžádat si jeho stanovisko k navrhovaným sazebníkům a mohlo by se tedy vyjádřit. Ministerstvo kultury nemůže vstupovat do těchto soukromoprávních vztahů regulací sjednávaných sazeb, tzn. Ministerstvo kultury nemá oprávnění a ani vláda nemá oprávnění tyto sazby regulovat. V tuto chvíli ÚOHS nyní analyzuje tento problém.

Ministerstvo kultury upozorňuje na to, že je potřeba se přihlásit u toho kolektivního správce, aby bylo možné následně se vyjadřovat k sazebníkům. Současně chci poukázat na další důležitou věc. V Poslanecké sněmovně je projednávána novela autorského zákona. Novela by podle toho návrhu, který zatím předložila vláda, měla zajistit transparentnost tvorby sazebníků, nezbytnost náležitého odůvodnění jakékoli její změny a širší možnost uživatelů se k těmto sazebníkům vyjádřit a měla by také obsahovat efektivní vymahatelnost plnění všech s tím souvisejících povinností kolektivních správců. Čili tady chci odkázat na to, že je v tuto chvíli možnost zabývat se aktuální legislativou na základě novely autorského zákona, který předložila vláda. Myslím, že Ministerstvo kultury, tak jak mě o tom informovalo, je připraveno spolupracovat s poslanci tak, abychom schválili úpravu, která bude lepší, než je ta dnešní, tzn. bude skutečně umožňovat větší transparentnost celého tohoto procesu, který souvisí s povinnostmi a právy kolektivních správců v této věci. Jinak bohužel ta situace není jednoduchá a příliš lepší ani v dalších zemích Evropské unie a jsou země Evropské unie, kde ty sazby jsou i výrazně vyšší, než se dnes vybírají v České republice, a bohužel i na to je často v té argumentaci poukazováno. Děkuji. Paní poslankyně, chcete položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

Proto bych vás ráda pozvala na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 22. září, kde budou zástupci oněch organizací, o kterých jste hovořil, a byla bych ráda, kdybyste tam své pochopení mohl vyjádřit. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Přesto jsou stále nabízeny.

Děkuji, poprosím pana premiéra o odpověď.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem si na základě té interpelace pana poslance Rykaly vyžádal podklady od Ministerstva životního prostředí k této věci a mohu vám říci, že to je skutečně zajímavá záležitost, protože je tady reálný problém. Jenom velmi stručně.

Dotace jsou poskytovány na zařízení, která jsou uvedena v seznamu způsobilých výrobků a technologií. Ten seznam vede Státní fond životního prostředí a jeho účelem je pomoci žadatelům o kotlíkové dotace, aby se mohli orientovat na trhu s dotovanými kotly. Výrobci pro to, aby do toho seznamu byli zapsáni, dokládají certifikáty o plnění požadovaných hodnot z akreditovaných nezávislých zkušeben po celé Evropě. Všechny výrobky, které jsou zapsané na tom seznamu, musí splnit stejné podmínky a jejich uvedení na seznamu znamená, že výrobci deklarují splnění podmínek spalování v ekodesignu, což je doloženo právě díky certifikátům z nezávislých akreditovaných zkušeben, které jsou si na trhu Evropské unie rovny.

Výrobce kotle dodal potřebné certifikáty.

Byl tedy pořízen arbitrážní posudek. Ten arbitrážní posudek z nezávislé akreditované zkušebny v Polsku, který byl předložený výrobcem kotle, naplňuje v případě spalování hnědého uhlí a dřevinných pelet požadované hodnoty.

Výrobce prozatím nedodal v rámci certifikátu z Polska přeměření spalování třetího paliva, tzn. černého uhlí, ale dopisem určeným Státnímu fondu životního prostředí přislíbil, že další certifikaci dodá ve lhůtě přiměřené, nejpozději do konce roku 2016. Čili nastala situace, kdy vzhledem k rozdílným měřením v několika různých nezávislých zkušebnách, které jsou akreditovány národními orgány, došlo k naměření rozdílných hodnot. To je samozřejmě věc, která je velmi složitá pro Ministerstvo životního prostředí, aby ji nějakým způsobem zhodnotilo, ani mu to navíc nepřísluší.